V momentě, kdy bude žaloba skutečně u soudu podána, bude již nevratné, že Česko bude muset uhradit citelné finanční sankce. Konkrétně komise navrhuje, aby byla České republice uložena sankce za prodlení s transpozicí směrnice, což odhaduje v současné době zhruba na necelých 80 milionů korun, a dále bude každým dnem narůstat, neboť legislativní proces není stále dokončen.

Toto penále bude nabíhat každý den až do doby oznámení účinných vnitrostátních transpozičních předpisů.

Já děkuji panu navrhovateli. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání volebnímu výboru jako výboru garančnímu, usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 30/1. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj volebního výboru, pan poslanec Jan Lacina, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi, abych vám popřál dobré ráno nebo dopoledne, jak pro koho. Náš volební výbor jako garanční výbor projednal několik pozměňovacích návrhů.

Pozměňovacích návrhů je v tom, co přinášíme, dohromady dvanáct.

To znamená, že to je návrh legislativního odboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám nyní obecnou rozpravu, do které jsou přihlášené paní poslankyně Pokorná Jermanová a Kocmanová, vnímám i přihlášku pana ministra. Zeptám se, zda chce využít svého přednostního práva? Nikoli, prosím tedy, aby se jako první ujala slova paní poslankyně Pokorná Jermanová.

Tento zákon je důležitý z toho důvodu, že jeho hlavním cílem je zvýšení ochrany spotřebitelů, a především pak nezletilých. Technologie, jak všichni určitě potvrdíte, běží obrovským tempem dopředu a pokrok můžeme sledovat i v mezidobí, kdy tisk projednávala vláda, a mezi současností.

Právě zde je však žádoucí diferencovat obsah pro diváky různého věku a chránit mládež před sledováním produkce, která pro ni není vhodná. Jak vyplývá z průzkumů, mladí mají značnou samostatnost v tom, co sledují, a je proto nutné nastavit pravidla ze strany poskytovatelů. A jak už jsem říkala, tento zákon implementuje především evropské předpisy, a proto se dá v některých případech dokonce říct, že praxe předběhla legislativu. Nicméně úprava je potřebná, aby byly rovné tržní podmínky pro všechny poskytovatele. Dalším efektem této normy je zvýšení transparentnosti prostředí a právních jistot, nastavení jednotných podmínek pro subjekty na mediálním trhu a snížení administrativní zátěže, a to jistě tito poskytovatelé přivítají.

Prosím, paní poslankyně, myslím, že už se hladina hluku zmírnila. Děkuji, paní předsedkyně. Těmto lidem by měl být obsah v daleko větší míře dostupný prostřednictvím audiostop a titulků. Věřím, že i díky nové legislativě bude takto vybaveného obsahu rapidně přibývat. Dalším aspektem předlohy je dohled nad dodržováním pravidel. Jak už tady zaznělo, bude ho mít na starosti Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která musí vytvořit efektivní systém tohoto dohledu. V současné době se sice předpokládá, že by zavedení zákona do praxe mělo být spojené s vícenáklady, nicméně teprve realita ukáže, zda je možné účinně kontrolovat trh se zdroji, který má rada v současné době k dispozici.

A já bych využila i této příležitosti a chtěla bych vyzvat pana ministra kultury Baxu, aby více věnoval zákonům, které tady leží ve Sněmovně, svoji péči a více je tlačil na program, protože další problematický zákon, který nám leží na stole, je autorský zákon, a já jenom připomínám, že už je červen, pane ministře. Děkuji. Také děkuji. Nyní je faktická poznámka pana poslance Pavla Svobody. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi jen stručně zareagovat na paní poslankyni Pokornou Jermanovou prostřednictvím vaším. Je to právě vaše vláda, bývalá vláda hnutí ANO a ČSSD, která tyhle zákony neprosadila. Jak tady pan ministr řekl, hrozí nám nemalé pokuty a to se netýká jenom zákona o audiovizi. Jsou to další normy, které tady ležely, za celé čtyři roky neprošly a nyní vy nás tady urgujete, abychom je prosadili. Děkuji za pozornost. Faktická poznámka vyvolala faktickou poznámku paní poslankyně Pokorné Jermanové. Prosím. Já bych ráda tímto prostřednictvím chtěla reagovat na pana kolegu. Ano, máte pravdu, ale naše vláda ty zákony připravila. Vy jste ani jeden zákon zatím nepřipravili a vaším úkolem bylo a je tyto zákony, na kterých byla shoda, protlačit na projednávání. A ano, podařilo se vám to po půl roce.